Otevírám obecnou rozpravu, ale abych vám mohl dát slovo, tak by museli souhlasit ti, kteří už jsou s přednostním právem přihlášeni. A do obecné rozpravy je s přednostním právem přihlášen pan předseda Farský, pan předseda Fiala a paní předsedkyně Pekarová Adamová, kteří v tomto pořadí vystoupí.

Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zazněl návrh, abychom rozpravu k tomuto bodu sloučili s rozpravou k bodu číslo 30, sněmovní tisk 506. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami, prosím. Jsme připraveni na hlasování? Zahajuji hlasování. Kdo je pro sloučenou rozpravu? Kdo je proti? Hlasování číslo 354, přihlášeno 139 poslanců, pro 118, proti nikdo, návrh jsme přijali. Pokračujeme tedy ve sloučené obecné rozpravě k tomuto bodu, tedy k bodu 29 a k bodu 30. První do rozpravy je přihlášen pan předseda Farský.